Co se týká neveřejného obsahu, je to v souladu se standardním postupem vycházejícím ze směrnice 2015 a tak dále o postupu při poskytování informace v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. V případě zveřejnění obsahu stanoviska pro poslance Parlamentu České republiky komunikace probíhá vždy prostřednictvím tedy ÚNMZ, což jste zmiňoval, a vždy ten, kdo o zveřejnění žádá, musí čestně slíbit, že nebude obsah dále šířit.

Česká republika považuje za důležité, aby jednotný digitální trh nebyl přeregulován, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro rozvoj digitálních služeb, aby byla nastavena právní jistota všech dotčených osob napříč Evropskou unií.

Následně tedy může být navázaná komunikace na úrovni národních expertů. Ale trochu se tomu budu skutečně věnovat i osobně. Pane ministře, moc děkuju za tu odpověď.

Děkuji za slovo.

On sám tvrdí, že ty priority, které ona má, tak on je proti nim, že s nimi nesouhlasí, zatímco jeho poslanci, europoslanci, hlasují jinak, a že vůbec není důležité jeho europoslance poslouchat, že je důležité, co říká on, a že ani není důležité, co říká paní Jourová, ať posloucháme pana premiéra. Já si myslím, že takto zahraniční politiku, evropskou politiku není možné dělat. Tak bych se chtěl zeptat pana ministra zahraničí, jaký postoj k tomu má on.

Já myslím, že česká vláda má mít elementární jednotu v základních prioritách a politikách, které Evropská komise a Evropská unie chce dělat. A zatím tu ten chaos a maglajs vidíme uvnitř hnutí ANO, kdy jeho část pro něco je, jeho předseda nikoliv. Protože přece není možné, aby nejvyšší ústavní činitelé zodpovědní za zahraniční politiku měli takto vážné rozpory.

Pan ministr odpoví na vaše dotazy písemně. Děkuji, pane předsedající.

A já tady pravidelně interpeloval vaše předchůdce ve věci železničního spojení Praha letiště Ruzyně Kladno, neboť se domnívám, že my Středočeši, ale koneckonců i Pražané a občané celé České republiky, kteří projíždějí Středočeským krajem a navštěvují Prahu, se prostě dennodenně potýkáme s čím dál tím větším problémem, jak se sem vůbec dostat.

Ten počet lidí je poměrně vysoký. Možná že mě potěšíte a řeknete mi, že se situace výrazně zlepšila. Také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

Vážený pane poslanče vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Bohužel dělají se chyby. Dělají je všichni. Děláme je my. Každý z nás dělá chyby. Proběhlo veřejné projednání.

Celý projekt modernizace trati byl dne 19. 11. schválen na Ministerstvu dopravy formu aktualizace studie proveditelnosti.